Evo kolegice i kolege, na sveopću žalost isteklo je vrijeme stanke, pa ćemo onda zamoliti uvaženog zastupnika Ivana Pernara da kaže u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Uvažene dame i gospodo, često puta u ovoj sabornici zastupnici pogotovo vladajuće većine znaju se ismjehivati i podsmjehivati onome što govorim u maniri pusti ti što taj Pernar priča, on je jedan cirkusant, klaun, demagog, populist itd. Međutim, presuda Arbitražnog suda u slučaju INA MOL ukazuje upravo na onaj problem na koji sam i ja ukazivao. Ja ću pročitati jedan od razloga zašto sud, odnosno suci nisu vjerovali da je uistinu Ivo Sanader primio, tj. da je Robert Ježić primio 5 milijuna eura mita namijenjenih Sanaderu. Slušajte pažljivo. Indeks objavljuje presudu, kaže: „Na suđenju Sanaderu za primanje mita od MOL-a krunski je svjedok bio Robert Ježić koji je nekadašnjem premijeru trebao prebaciti novac od mita. Razumljivo je da su se arbitri njime ozbiljno pozabavili i nisu mu povjerovali ni riječ. Pazite ovo, arbitrima je bilo iznimno sumnjivo što Ježić nikad nije bio prisiljen uplatiti u hrvatski državni proračun 5 milijuna eura sa svog računa koji su bili navodno za Sanadera. Štoviše Ježiću je dozvoljeno da ode iz Hrvatske. Suci vjeruju da je USKOK Ježiću naložio što treba svjedočiti. Zašto vam ovo govorim dame i gospodo? Ja sam ovdje govorio o tome, odnosno postavio pitanje zašto Robert Ježić ni pet godina dame i gospodo nakon što mu je sudac sugerirao da bi trebao vratiti taj novac od mita, novac taj nije uplatio nazad u proračun. Ja sam rekao da je to ozbiljan problem koji ukazuje na slučaj pravosudnog nerada, pravosudne korupcije, kako god hoćete ili pravne anarhije. Da je moguće recimo da sudac vama kaže moraš napraviti nešto a ti to ne napraviš i nikome ništa. I nitko naravno se nije pozabavio mojim tezama i svi su smatrali pa šta, koga briga što je čovjek zadržan na svom računu 5 milijuna eura od mita. Pa šta! Međutim, Arbitražni sud dame i gospodo je donio odluku upravo na temelju tog detalja. Zaključujući da ako ovaj nije morao dati taj novac sud je logičkim nizom zaključivanja došao do zaključka, da zapravo taj novac Ježić nikad nije niti dobio. Razlog, jedan od razloga zašto je Hrvatska izgubila Arbitražu u slučaju INA MOL je znači taj što ova tema, ovo pitanje o kojem sam govorio nikad nije bilo adekvatno riješeno. Pernar je dame i gospodo pogodio u centralno pitanje. Jer da je uistinu primio 5 milijuna eura mita i da ih je dobio, on bi taj novac zasigurno uplatio. Morao bi uplatiti. I to bi bio dokaz da stvarno postoji tih 5 milijuna eura. Gledajte, nitko neće reći primjer 5 milijuna eura nije, pa ih dao iz svog džepa. Nitko to nije lud da napravi. Međutim, kao što rekoh hrvatsko krivosuđe i krađosuđe duboko je korumpirano, zakoni su pisani da pogoduju ljudima poput Roberta Ježića i zapravo postoji jedna totalna pravna anarhija u našem pravnom sustavu a zna se i tko je odgovoran za to. Ali na žalost ne samo HDZ, nego i kolege iz SDP-a jer su također bili na vlasti, mogli su mijenjat zakone.

Potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Mislim da evo, dobili smo sad zapravo jednu temu, a tema je zapravo stanje i našega pravosuđa na koje se upozoravalo i u biti odgovornosti prema našoj državi. Jer ako dokument sa arbitraže koji je klasificiran kao tajan iscuri i da ga se objavljuje u mediju treba stvarno tražiti stvarne uzroke, a to su opet ljudi.

Ovo je nešto što bih ja rekao kao državni udar u energetici. Uza sve napore koje treba poduzeti Hrvatska država, naš pravni tim u arbitraži, napore u dovođenju svjedoka, prikupljanju svih podataka koji su nužni ovo ispadne kao jedan šamar svima nama koji smo se borili da arbitraža uspije. Jer ekonomske štete su mjerljive u milijardama. Možda je nekome zabavno uopće govoriti da je MOST bio taj koji je govorio to će sve biti o.k. da ćemo dobiti. Ali u pozadini toga puno napora je bilo učinjeno upravo da se prikuplja unatoč opstrukcijama najviših dužnosnika u to vrijeme HDZ-a, dokumentacija i ljudi i to spada također u izdaju.

Jer bez utvrđivanja izvora odakle je došao svako tko je imao doticaja može biti optužen. Tu mislim i na hrvatsku Vladu. Prema tome, odgovornost i Vlade i vladajuće većine je da se žurno pronađe uzročnik ovoga da ne bi na opet sve nas pala odgovornost za dokazivanje. MOST je bio tu jasan da postupak koji se vodi treba ojačati, da odlazak Karamarka je zapravo bio prilika da se ponovo obnove sve veze sa ljudima koji imaju informacije, koji mogu biti svjedoci a ne da se blamiramo na način da naši svjedoci ne dolaze svjedočiti u korist RH u sporu sa MOL-om. Akcijski plan smo bili pripremili, opstruiran je od premijera Plenkovića. A vidjeli ste i dokaz kada je šapatom smijenjen Sekulić što je rečeno? Premijer je rekao MOST-ovac, znači netko tko se bori da se ne zatvori rafinerija u Sisku, kada ga se makne onda je MOST-ovac. Mislim da smo sada kroz ovo, zapravo svi oni koji se bore protiv interesa pobjednici.

I sljedeći će pojedinačno govoriti poštovani zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Ova priča o lex Agrokoru podsjeća me na jednu drevnu indijsku priču u kojoj je kralj kriminalce osudio na smrt. I kriminalac kaže nemojte me kralju molim vas osuditi naučiti ću vašega konja govoriti.

I povedu stražari kriminalca u štalu i kaže vidiš kako si se zeznuo, mogao si umrijeti brzo, a sada ćeš umirati sporo i u mukama za godinu dana. A kriminalac kaže, a gledajte dečki, za godinu dana možda ja umrem a možda kralj umre, a možda konj progovori. E vidite tako i ova Vlada donošenjem lex Agrokora misli da će se za 15 mjeseci nešto riješiti, da će možda Vlada pasti, možda će doći neka druga, možda će se neko čudo dogoditi pa gospodin Todorić progovoriti. Međutim, mi od svega toga nećemo ništa stvarno doživjeti. Jer ovaj lex Agrokor koji smo mi sada donijeli u travnju ove godine, odnosno donijela ga je vladajuća većina, ustvari predstavlja samo slično kao i u toj priči jednu kratkoročnu mjeru, populističku mjeru kako bi Vlada sačuvala svoj rejting kako bi uopće opstala. Jer ona je de facto u travnju pala, znači Vlada je pala. A sa lex Agrokorom i sa nekakvom kupovinom mandata kakva je sramotna ona je kupila vrijeme, kupila vrijeme za ništa. I na taj način kako sam već napominjao u replikama, ta Vlada je poslala građanima jako, jako lošu poruku a ta je da za tajkune i lopove i u ovoj zemlji važe posebni zakoni, da su oni privilegirani zajedno sa svojim političkim mentorima. Jer ako je 330 tisuća građana moglo završiti u blokadi i 30 tisuća obrta OPG-ova i stotine tvornica onda je trebao i gospodin Todorić isti taj dan završiti u blokadi, kako za sve tako i za njega. A trebao je isto tako završiti u zatvoru jer je ukrao 700 milijuna kuna iz Agrokora a da je pri tome ostavio dugove svojim dobavljačima. I vi sada pokušavate spasiti nešto trulo što se jednostavno ne može spasiti. Dovodite povjerenika Ramljaka isto kao što ste doveli povjerenika Plenkovića u svoju stranku. I jel' može on sada promijeniti HDZ, mislite li da ga može promijeniti? Ne može ga promijeniti jer se to ne da više popraviti. To se može samo razmontirati i prepustiti svojoj sudbini ali se promijeniti ne može, HDZ će uvijek biti jedan te isti. Privatizacijski, tajkunski i Todorićevski. A isto tako će njegova tvrtka Agrokor uvijek biti loša i nikada se neće više oporaviti i predstavljati neku silu u regiji a isto tako ni u Hrvatskoj. I smiješno mi je to, znate vi ste rasprodali sve tvrtke govoreći da je država loš gospodar a sada vi intervenirate u istoj toj tvrtki kao državnim intervencionizmom, pa daj se odlučite gospodo iz HDZ-a jeli država loš gospodar ili je država dobar gospodar. Ova Vlada općenito ne zbog lex Agrokora nego zbog cjelokupne svoje politike ne zaslužuje podršku. Ona je trebala da je imala imalo časti podnijeti ostavku sama, a ne da čeka da je drugi na to prisiljavaju. To je Vlada koja je posvađana sa cjelokupnom hrvatskom javnošću sa 77% građana, sa svim relevantnim strankama, sa svojom vlastitom predsjednicom, sa svim susjednim državama, to je politika ove Vlade. Posvađana sa Rusijom, pokušava se dodvoriti SAD-u bespotrebnom kupovinom vojnih aviona, prodajom oružja Saudijskoj Arabiji agresoru u Jemenu i u Siriji, a vjerojatno uskoro i u Libanonu. Zar je Hrvatskoj to trebalo da mi koji smo trpili agresiju prodajemo oružje agresorima i ovdje dovodimo u Sabor vojna izaslanstva pa im plješćete? I onda kažu gledajte mi rastemo. A ovdje sam prije dva dana pokazao da Hrvatska po desetinama pokazatelja je samo europsko dno, znači dno i po standardu i po mirovinama i po plaćama i po nezaposlenosti mladih i po investicijama i po ulaganjem u obrazovanje, znanost, brzina interneta, ravnopravnost spolova šta god hoćete mi smo zadnji. Da, najsporije od svih naših susjeda, Slovenci rastu 4,7, Rumunjska 5,7, Mađarska 3,7, Poljska 4,2, Češka 4,3 znači mi se još više ukopavamo u dno jer oni brže od nas rastu, znači još više ta razlika postaje evidentna. I to je Vlada ja ne mogu vjerovati za koju pojedini zastupnici vladajuće koalicije kažu da je nacionalni interes sačuvati takvu Vladu. Vladu koja je čvrsto usidrena na dnu EU, na dnu. Pa gdje vam je molim vas uopće obraz da vi govorite o nekakvoj svojoj uspješnosti? To je recimo ko da ne znam zadnji klub u nekoj nogometnoj lizi govori mi smo prvaci. Pa svako ko ima imalo pameti vidi da to jednostavno nema smisla. Ova Vlada, to je dakle bez karaktera, Vlada bez kriterija, Vlada bez časti, Vlada koja je sama sebi svrha, Vlada kako se kaže slikovito na aparatima čiji su najveći uspjeh previranja u kukuriku koaliciji pa ih ona trenutno ne može ugroziti.

Ali nećete još dugo. Sva istraživanja javnog mnijenja pokazuju da vam je javnost okrenula leđa, vaš premijer je najomraženija osoba u RH. To nisam ja rekao to je službena anketa, vi ga sami ne podržavate, vrlo dobro mi je to poznato samo ste ga prihvatili zbog one situacije sa Tomislavom Karamarkom na silu, ali on ne odražava vaša stajališta. Zato su vam i napustili vaši zastupnici koaliciju i pomeli vas u Zagrebu pa im sada pokušavate sada stati na kraj lex šrifom. Zato je vaš potpredsjednik Vlade podnio ostavku, zato vas predsjednica više ne podržava jer kaže da se nalazimo u izvanrednom stanju. Izvanredno stanje. A vi ovdje i dalje se nadate da će se dogoditi neko čudo, neki veliki preokret i da će Agrokor postati Goldman Sachs recimo ili nekakva uspješna tvrtka koja će zapošljavati desetine tisuća ljudi koji će zarađivati po tisuću eura. Dakle zaključno želim reći da ova Vlada nije provela apsolutno nikakve reforme, da je ova Vlada paralizirana strahom, strahom od rješavanja problema u RH i strahom od gubitka parlamentarne većine i da ova Vlada će takvu politiku i dalje nastaviti. I zato je dobro da ova Vlada ode čim je prije moguće.

Ali također želim poručiti hrvatskim građanima jer znam da mnogi sada ovo slušaju, nije rješenje da HDZ ode, a da SDP dođe. I oni su itekako suodgovorni za sve ovo što se dogodilo sa Agrokorom i sa Ivicom Todorićem. I oni će nastaviti istu politiku i neće ukinuti lex Agrokor i neće kazniti odgovorne jer ne može se sam sebe kazniti, nijedan političar to neće učiniti. Rješenje da se građani okrenu trećim opcijama i da se konačno napravi reda, a to se može napraviti vrlo brzo, samo je potrebno da se narod konačno ujedini oko pravih pitanja. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovani zastupnik Ivan Vilibor Sinčić. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bunjac govorili ste o tome jeli država dobar ili loš gospodar pa na kraju krajeva sve se svodi na to kakvu politiku vodite, to je prvo. I drugo možda još važnije, kakav kadar stavite u nekakvo poduzeće. Ako stavite nesposoban i korumpiran kadar u nekakvo poduzeće bilo ono državno ili privatno, to poduzeće će propasti. Pa evo nekakav privatni primjer, najpoznatiji valjda svjetski Enron iz Amerike privatno poduzeće, a najbolji primjer državni u Hrvatskoj svakako je INA. INA je u bivšoj državi bila valjda najjača i najslavnija, imala je najveći ugled od svih firmi. Imala je imovinu diljem svijeta naftna polja, istraživački odjel, odmaralište u Hrvatskoj, rafinerije, dakle najbolje pozicije za benzinske postaje u to vrijeme gotovo i jedine. Događa se korupcija. MOL preuzima potpunu kontrolu na temelju dakle koruptivnih radnji nad INA-om i tu počinje njezin kraj. Komadanje jednog po jednog dijela. Prvo se gase istraživanje i razvoj novih naftnih polja, novih nalazišta. Otpuštaju se tisuće najstručnijih ljudi. Dakle, jedan kadrovski genocid, bartolomejska noć u INA-a. Nakon toga postoji plan dakle gašenja rafinerija, prvo Sisak, pa onda gašenje rafinerije u Rijeci. To je onda poznato nezakonito izdvajanje maloprodaje iz INA-e. I zato imate danas na benzinskim crpkama, dakle ljudi su nekada tamo radili za cca 6 tisuća kuna na neodređeno vrijeme i radio ih je puno veći broj, danas ih radi puno manji broj. Prisiljavaju ih da rade više pod lošim uvjetima za sve one što ih je prije bilo više, ovaj put rade na određeno vrijeme, na nekih 6 mjeseci i sada rade za 3, 4 tisuće kuna.

Uvaženi zastupniče Sinčić ovo što ste rekli samo je jedan primjer vrlo lošeg utjecaja politike na gospodarstvo. Namjerno ne govorim države jer HDZ-e se voli poistovjećivati sa državom, ali oni nisu država. Oni rješavaju probleme tako da kada netko postavi pitanje Rafinerije u Sisku, oni tamo tim ljudima podijele otkaze.

I mislite da ste se tako izliječili. Ili recimo imate slučaj INA, gospođa Vesna Balenović je nešto rekla, podnijela prijave, lijepo su joj dali otkaz. U Jadranskoj banci troje zaposlenika je upozorilo na to da banka daje nelegalne, nezakonite kredite Agrokoru banka u državnom vlasništvu pod direktnoj ingerencijom ministra Marića, sva tri zaposlenika su suspendirana. Za njih je pravda ekspresna. Ne trebaju nikakvi sudovi i London i izručenja, odmah se to riješi. E, ali kada je gospodin Todorić u pitanju ili nekakvi slični njegovi Kutle itd. e, onda se njemu da, idi ti digni 100 milijuna eura, pa lijepo u London, na Seišele pa ćemo te mi kao ganjati, ali te nikada nećemo uloviti i to vam tako funkcionira. I tako bi mi mogli takvih primjera nabrajati ovdje do jutra. A ja vjerujem da hrvatski narod ipak ima dosta dobro pamćenje i da će vrlo brzo a to pokazuju najnovija istraživanja javnog mijenja do kraja okrenuti leđa ovoj Vladi.

Kolega Bunjac možda ste vi krivo shvatili riječi naše predsjednice. Pretpostavljam da će vam to njen savjetnik kolega Bakić objasniti, jer izvanredno stanje možda je mislila da je izvrsno u Hrvatskoj, izvrsno stanje? Sjetite se što je govorio kolegi Staziću o presumpciji krivnje malo je obrnuo teze.

Pa hvala lijepo uvaženi zastupniče. Ja ne znam možda ja nisam dovoljno politički pismen. Ali za mene je izvanredno stanje recimo izvođenje tenkova na ulicu, potres, erupcija vulkana, cunami, toliko koliko ja imam iz neke opće kulture informacije o izvanrednom stanju, sada ja ne znam što gospoda iz HDZ-a točno su proizvela koji učinak, ali vjerujem da je ovaj cunami dosta sličan onome što oni rade u hrvatskom gospodarstvu i društvu općenito. Što se tiče poboljšanja života, pa oni su sebi sigurno poboljšali život. Ja vjerujem da od kada su došli na vlast da je svatko od njih bolje sada financijski stoji. Evo dobivaju i nekakve titule nove, ordenje si dijele. Nije njima loše. Ali hrvatski građani na žalost žive isto kao i prije godinu dana. Evo, ja bih volio vidjeti kako su radnici u tvornicama što se njima u zadnjih godinu dana promijenilo. Volio bih vidjeti koliko je stipendija više podijeljeno učenicima, studentima. Volio bih vidjeti koliko se mladih vratilo iz inozemstva i ovdje pronašlo posao. Kako funkcioniraju javni natječaji, da li se više ne zapošljava po podobnosti, po stranačkim vezama i rodbinskim, nego se počelo zapošljavati po stručnosti, po kvaliteti, eto ja bih to volio vidjeti. I mislim doista je paradoksalno da se ja moram slagati sa Kolindom Grabar-Kitarović. Pa ako je dotle došlo onda bi svatko od vas ipak trebao reći, čekaj malo, pa ovdje nešto definitivno ne štima.

A nema ni gospođe Dalić, ni premijera tako da kratko ću se svrnuti onda na nekoliko još činjenica koje želim naglasiti. Nadam se da građani koji danas gledaju ovu našu raspravu vide poantu. Vide ono što smo htjeli im pokazati da u Hrvatskoj sa aferom Agrokor zatvaramo jedan krug koji je počeo 90-tih kada je u kriminalnoj ortačkoj privatizaciji nestalo 400 tisuća radnih mjesta da bi danas na kraju tog kruga upravo opet jedan ortački posao doveo do toga da vjerojatno tih 40 tisuća radnih mjesta na žalost neće biti spašeno, a pojedinci će se opet na račun malih ljudi opet obogatiti. Ono što je naš važan cilj bio da nam se napokon kaže tko je sudjelovao u pisanju Lex Agrokor i neshvatljivo je da potpredsjednica Vlade krši Zakon o pravu na pristup informacijama i na taj način uskraćuje građanima informacijama koju oni trebaju i po Ustavu dobiti. Uskraćuje iz jednostavnog razloga što je u pisanju tog zakona sudjelovao ortački princip rada i koji je omogućio lešinarskom fondu da na plećima hrvatskih građana izvuče značajne novce i na taj način se obogati. I danas je nekoliko puta rečeno da su svi mali dobavljači namireni što na žalost nije točno. I tu se radi o milijunima kuna koji će upropastiti brojna mala domaćinstva i dovesti u pitanje njihovu egzistenciju. Prema tome, ja poručujem građanima da prate ovaj Sabor i da vide da u ovoj sabornici kada je riječ o borbi za interese građana sigurno je SDP-e taj koji čini sve da osigura bolju zdravstvenu zaštitu, bolje obrazovanje, pristojne plaće za razliku od velikog dijela većine koji se bori samo za svoje interese, za svoje uhljebe. A kakvi su to uhljebi kada mogu i vodoinstalatera postaviti za voditelja knjižnice jer je valjda za to stručan budući je iz HDZ-a? Gospodine Jovanović spomenuli ste male dobavljače koji nisu dobili novce. To su u pravilu oni mali dobavljači koji rade za organizirane proizvođače. Kada biste pogledali pažljivo popis tih organizatora, vidjeli biste da su u pravilu to članovi jedne stranke ili sponzori te iste stranke koja je trenutno na vlasti.

Ortačka u svim segmentima, pa čak i u većini koja održava, većina koja održava ovu Vladu to su četiri kamena temeljca utemeljena na pravosuđu koji ih čvrsto drži sa njihovim podignutim ručicama. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo nakon više od 12 sati rasprave nakon što nam i Sveti Martin kuca na vrata mislim da ne mogu reći puno toga novog. Ali reći ću nekoliko svojih završnih razmišljanja s kojim želim završiti današnji dan, današnji radni dan u Saboru. Evo jako mi je drago što iz Vlade nema nikoga, ali dobro valjda su zaposleni kupovanjem ruku koje im trebaju. Dakle netransparentnost, nedostatak informacija, odbijanje dijaloga od strane premijera to je ono o čemu smo mi pričali. I ako je jedini način dovesti premijera u ovaj Dom koji ga je izabrao da nam da odgovore na pitanja, tražiti povjerenje Vladi, onda ćemo to raditi. Onda ćemo to raditi zato što se ja kao zastupnik bez obzira što sam u oporbi osjećam odgovornim. Osjećam se odgovornim za budućnost Hrvatske. I reći ću uvijek ono što ne valja. Kritizirat ću. To smo činili, a odgovor je bio nemate vi pojma, mi ćemo po svom. HDZ-e kada traži konsenzus onda je to konsenzus HDZ-a, dakle dat ćete nam bjanko podršku za ono što mi hoćemo napraviti. Ako nećete onda niste za konsenzus, pa jako lijepo kolegice i kolege. Tako se moramo odnositi. Nismo mi ovdje jedni protiv drugih. Ovdje ne sjede neprijatelji. Možda suparnici politički, ali neprijatelji ne. Ono u čemu se mi razlikujemo je kako učiniti nešto, kako mi mislimo da treba nešto učiniti bolje za Hrvatsku i za naše građane. I to je dobro da se razlikujemo. Ali ako gospodo tražite konsenzus, ako želite podršku, ako želite da se oko nečega dogovorimo onda morate razgovarati. Dakle gospodine Plenković evo u izostanku negdje gdje ste se izočili već sa sjednice želim vam poručiti da sljedeći put kada budete pričali o zajedništvu i kada bude pozivali na jedinstvo i na podršku da onda jako dobro razmislite o ovome, jer mi smo na razgovor zvali nebrojeno puta. Ni jedanput tu pruženu ruku niste primili. I zbog sebe se nadam, i zbog svih građana, i zbog svojih prijatelja, djece itd. da se neće desiti sa Agrokorom ono što mislim da hoće, a to nije ništa dobro. Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Ivana Lovrinovića. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Ja se najprije želim ispričati svim zastupnicima i građanima što me nije bilo danas ovdje između 15 i 23 sata i propustio sam na taj način ovu plodonosnu raspravu. Ali za to vrijeme boravio sam u Zagorju sa stručnjacima stranke Promijenimo Hrvatsku gdje smo sa poljoprivrednicima razrađivali program spašavanja sela i organiziranja zadruge. I kada smo to završili kaže mi jedan od njih – profesore molim vas prenesite ovo što ću vam sada reći zastupnicima u Saboru. On kaže: „Gledajući ovu danas raspravu u Saboru ja sam zaključio da je bolje da građani gledaju onu seriju „Ljubav je na selu“, nego ovu raspravu u Saboru jer tako bi barem Hrvatska imala ikakve, neke koristi ako ništa zbog nataliteta.“ Hvala lijepa. Danas sam postavio neka pitanja kolegi Bauku i kolega Bauk je rekao odnosno pitao kako bi Hrvatska izgledala da je Živi zid na vlasti? I to je ono što ljude najčešće zanima, koja su naša rješenja. Evo ja ovom prilikom mogu reći tj. imam potrebu reći kako bi Hrvatska izgledala u tom slučaju. Kao prvo, rješenja o ovrhama bi donosili sudovi, a ne javni bilježnici. Stečajni zakon bi propisao da se prvo naplate mali OPG-ovi i mali dobavljači, a tek onda banke iza njih. Hrvatska bi izgledala tako da HNB-e ne bi bio mjenjačnica stranih kreditnih institucija, nego suverena centralna banka suverene države. Drugim riječima, da izravnom emisijom novca financira državu, a ne da država ovisi o kreditima stranih banaka. Također kada bi Živi zid bio na vlasti Hrvatska ne bi vodila politiku sankcija koje njoj idu na štetu od kojih nema ekonomske koristi. Da je Živi zid na vlasti ne bi se siromašnih građanima iskapčala struja i voda. Da je Živi zid na vlasti ne bi krediti bili vezani valutnom klauzulom, već bi bili isključivo u kunama.

Da je Živi zid na vlasti građani koji ne žele se grijati putem kolektivnog sustava grijanja na toplanu bi se mogli samostalno iz njega isključiti. Da je Živi zid na vlasti vi kada se sjednete na ribu i bacite udicu u more ne biste trebali platiti dozvolu 500 kuna da bi pecali. Da je Živi zid na vlasti ne bi bilo blokirano 330 tisuća građana to vam mogu garantirati jer bi ovršni sustav bio promijenjen. Ne bi više jedan Hanžeković i njemu slični mogli zgrtati milijune na kičmi siromašnih. Da je Živi zid na vlasti Robert Ježić bi vratio 5 milijuna eura mita koji su bili namijenjeni Sanaderu. Da je Živi zid na vlasti gospodin Ivica Todorić ne bi trčao po ulicama Londona, nego bi ga prepračivala policija u Remetinec i na sud i nazad. Znači jedan rivolving sustav kao što je do sada bilo iz Agrokora u Vladu i nazad, tako bi mi uveli iz Živog zida jedan rivolving sustav beck door iz Agrokora u Remetinec i nazad. Da je Živi zid na vlasti presuda Ivi Sanaderu postala bi pravomoćna i on bi danas bio u zatvoru. Da je Živi zid na vlasti, da je Živi zid na vlasti dame i gospodo u ovom Saboru bi se donosile odluke u korist građana. Vi se pitate koje? Evo vam jednostavne odluke. Svi preplaćeni krediti odnosno preplaćene kamate bi bile vraćene građanima. Ono što se dogodilo to sam već ponavljao 100 puta da su banke nezakonito na štetu građana mijenjale kamatne stope i da je sud nesporno utvrdio da su im oduzele novac koji pripada građanima, a ne bankama. I ne bi morao svaki građanin pojedinačni sudski spor voditi sa bankom da mu se vrati novac koji mu pripada, već bi kao i u Austriji jednostavno banke dobile nalog da vrate preplaćeni novac. Da je Živi zid na vlasti obitelji ne bi živjele u strahu od deložacija od strane stranih kreditnih institucija ili kreditnih zadruga kao što je nedavno obitelj u Jastrebarskom obitelj Pilat. Drage dame i gospodo, da je Živi zid na vlasti minimalna plaća ne bi bila 2 tisuće 600 kuna jer se od toga ne bi moglo živjeti. Dame i gospodo, da je Živi zid na vlasti ne bi se planirala kupnja borbenih aviona, nego bi se planiralo liječenje bolesne djece koja su zakinuta za liječenje, iako postoje lijekovi zato jer su preskupi. Tobože preskupi, ali nije skupo kada Robert Ježić ne vrati 5 milijuna eura mita koji mu ne pripadaju. Da je Živi zid na vlasti dame i gospodo ne bi Vlada nabavljala nove službene limuzine. Vlada ne bi vozila službeni avion koji košta 10-tke milijuna eura, niti bi građani bili prisiljeni kopati po smeću jer bi minimalna mirovina bila 1500 kuna, a ne da 100 tisuća naših građana preživljava sa 500 kuna ili manje mirovine. Da je Živi zid na vlasti PDV-e ne bi bio 25% Da je Živi zid na vlasti godišnje država ne bi plaćala 45 milijardi kuna kredita stranim kreditorima i izbacivala tu likvidnost iz zemlje. Da je Živi zid na vlasti radnici Rafinerije Sisak ne bi trebali strepiti za svoju budućnost. Da je Živi zid na vlasti ne bi Deutche Telecom svake godine milijardu eura odnosno milijardu kuna izvlačio iz zemlje niti bi Pliva odnosno Teva to isto činila. Drage dame i gospodo, da je Živi zid na vlasti Vlada bi bila upravljana od strane naroda i provodila narodnu volju, a ne volju stranih korporacija i kreditora. Konoplja bi bila legalizirana i hrvatsko selo bi procvjetalo.

Ako putujete avionom, pola od vaše avionske karte odlazi na troškove zračne luke na njihove takse. Pljačkaju nas u vlastitoj zemlji. Da je Živi zid na vlasti na autocestama se ne bi plaćala cestarina, nego bi kao i u svim drugim normalnim europskim zemljama postojala vinjeta i vi biste kao u Švicarskoj platili godišnju vinjetu 50 eura i mogli biste se voziti cijelu godinu po autocestama. Ne biste morali trošiti silne novce i čekati u beskonačnim redovima, u beskonačnim redovima dame i gospodo, svaki put kada ljudi idu na more ili se vraćaju sa mora pred naplatnim kućicama, zato jer su vinjete puno jednostavnije rješenje i puno bolje za one koji koriste autoceste od ovog sustava naplate cestarine. Da je Živi zid na vlasti vodoinstalater ne bi bio ravnatelj knjižnice. Da je Živi zid na vlasti konobar u Zadru ne bi bio kustos muzeja. Da je Živi zid na vlasti ne bi vam trebala članska iskaznica HDZ-a da dođete do radnog mjesta. Da je Živi zid na vlasti gladna djeca se ne bi rušila u školama. Da je Živi zid na vlasti sudovi se ne bi bavili time jel' Ivan Pernar napisao grafit ili nije, nego bi se bavili pitanjem zašto Robert Ježić nije vratio 5 milijuna eura u državni proračun. Da je Živi zid na vlasti živjeli bi u uređenoj državi u kojoj vladaju zakoni, a ne mafija, u kojoj građani ne moraju kopati po smeću dame i gospodo i u kojoj nema i živjeli bi u zemlji u kojoj nema redova pred pučkom kuhinjom. U takvoj zemlji bi živjeti i građani naše zemlje bi imali pravo ako nemaju smještaj imali bi pravo da im država da smještaj kao što daje i azilantima smještaj. Isto pravo treba dati i našim građanima koji nemaju gdje živjeti. Drage dame i gospodo, onog trena kada hrvatski građani odluče da Živi zid dođe na vlast, tog trena će ujedno i živjeti u takvoj državi, a ne u državi onoj u kojoj su stvorili ljudi koji ju sustavno uništavaju i trguju njom kao svojom vlastitom svojinom zadnjih 25 godina pozivajući se na domoljublje, vjeru, marxizam, socrealizam itd. Hvala. A da je Živi zid na vlasti i ja bih bio doma i spavao, a ne bio ovdje. Gospodine Jandroković, da je Živi zid na vlasti vi bi bili uz nas i možda bi bili na istom mjestu. Hvala, hvala. Jel' nam to nudite, jel' to nudite koaliciju? Vrlo rado kolega Pernar zajedno vi i ja u HDZ-u kao nekad.

Hvala lijepa.

Ako gospodin Jandroković kaže da je Živi zid blizu vlasti, to bi se moglo desiti. On je imao neponovljiv osjećaj više puta do sada unutar HDZ-a, ali s obzirom da vidim da se šali, još uvijek je Živi zid daleko od vlasti. Hvala vam lijepo. Ja sam uvijek bio u HDZ-u. Ja nikada nisam promijenio stranku da bih bio na vlasti. Samo toliko. Kolega Glavaš, nećete? Dobro. Onda idemo dalje. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Dakle, teško je na kraju i nakon ovakvog govora kolege Pernara nešto reći konstruktivno. Ono što sam ja radi sebe i radi javnosti koja nas je gledala cijeli dan želio zaključiti je da smo mi priredili jednu grotesku za sve one koji su pratili današnji rad Sabora da je ovo bila danas jalova rasprava, ali ono što je jedna dobra pouka za ubuduće je da se ovakve rasprave vode prije donošenja zakona. Dakle, ova rasprava današnja bi imala smisla kada bi mi imali na dnevnom redu ne opoziv Vlade, nego donošenje Zakona o izvanrednoj upravi kakav je donesen pod nazivom Lex Agrokor. Ja ću vas samo podsjetiti sada kada se svi borimo za velika prava i pravdu, da prilikom donošenja Zakona o izvanrednoj upravi nitko od zastupnika nije postavljao pitanje imovine. Dakle, nije svaki razlog za pokretanje postupka izvanredne uprave prezaduženost. I mi smo mogli doći u još jednu groteskniju situaciju da spasimo Agrokor, da ga počistimo i da ga nakon toga jednostavno ponovo uživa Ivica Todorić. Ono što je trebalo uslijediti, a što nije uslijedilo je blokada njegove imovine jer kao što je mnogo govornika danas bilo vidovito, tako je i u vrijeme donošenja Zakona Lex Agrokor bilo vidljivo da je gospodin Todorić izvukao na ime dobiti 100 milijuna eura i da je u vrijeme kada se donosio zakon zapravo problemi u Agrokoru su bili razlog donošenja zakona. Kod takve situacije trebalo se reagirati, a ako su se mogli neki saborski zastupnici pratiti od kuće do stana pa sve do Gajeve, onda je trebalo pratiti i gospodina Todorića.

I ovo je poziv Vladi i svima nama da se pravosuđu daju potrebni resursi, da pravosuđe zaista postane treća grana, da jedini koji će ispaštati neće biti kumice s placa jer možete spasiti 7 Agrokora i 400 tisuća radnih mjesta ako će vam se kreatori ovog kaosa i dalje voziti u skupim autima i biti na Pantovčaku. Ako će vam poruke slati gospodin Todorić iz Londona, onda ovo nije država. Bez pravedne kazne, bez stabilnog pravosudnog sustava nikakve mjere niti radna mjesta vam nisu bitna. Dakle ova rasprava je trebala biti vođena daleko prije, trebalo se voditi računa i o kaznenim elementima ali i o imovini. I vjerujem da ćemo svi zajedno iz ovoga izvući neku pouku. Zahvaljujem. I idemo na zadnju raspravu današnjeg dana jer je 23:59:42, to je Ivan Vilibor Sinčić, Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Izvolite kolega.

Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, predsjedniče Vlade zajedno sa ministrima, kolegice i kolege. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 31. sjednici održane dana 8. studenog 2017. zahtjeve opunomoćenika privatne tužiteljice Anite Perković Škalic upućenog predsjedniku Hrvatskoga sabora za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Vlahe Orepića, zastupnika u Hrvatskom saboru zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona. Vlaho Orepić zastupnik je 9. saziva Hrvatskoga sabora te na temelju članka 76. Ustava RH i članka 23. Poslovnika Hrvatskoga sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te se bez odluke Hrvatskoga sabora protiv istoga ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Nakon provedene rasprave Povjerenstvo je na osnovu članka 116. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno sa 6 glasova za predložilo Hrvatskom saboru donošenje sljedeće Odluke: „Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Vlahe Orepića po zahtjevu opunomoćenika privatne tužiteljice Anite Perković Škalic iz Zagreba po tužbi koja je podnijeta 28. listopada 2017. godine, Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog kaznenog dijela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona.“ Da ne čitam obrazloženje, radi se o privatnoj tužbi i tu je stav Povjerenstva jasan. Odmah ju i zaključujem. Dajem na glasovanje Prijedlog odluke koja glasi: „Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Vlahe Orepića po zahtjevu opunomoćenika privatne tužiteljice Anite Perković Šakalic iz Zagreba po tužbi koju je podnijela 28. listopada 2017. godine, Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog kaznenog dijela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona. Molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova 127. za i 2 protiv donesena Odluka kako ju je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. I evo na kraju, imamo Izvješće o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zamjenika Marije Alfirev. Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Žarka Tušeka da podnese Izvješće. Zahvaljujem.

Time su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Marije Alfirev.

Poslovnika Hrvatskog sabora, jednoglasno sa 6 glasova za, predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika. Zastupničku dužnost zamjenice zastupnika temeljem članka 9. stavka 2. Poslovnika Hrvatskog sabora započet će obnašati Marija Alfirev na dan kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja. Sada otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenici zastupnika Marije Alfirev. Molim glasujmo. Utvrđujem da je jednoglasno, sa 133 glasa za donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Nakon što smo donijeli ovu odluku, prelazimo na davanje prisege zastupnici. U članku 7. Poslovnika utvrđeno je da predsjednik pročita tekst prisege, a nakon toga poimenično proziva zastupnike odnosno u ovom slučaju zastupnicu. Prozvani zastupnik odnosno zastupnica ustaje i izgovara riječ prisežem. Pročitat ću sada tekst prisege. Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni predak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak RH.“ Molim sada zastupnicu Mariju Alfirev.

Poštovane kolegice i kolege, ako nećete ići kući, možemo mi nastaviti ali vjerujem da hoćete. Počinjemo dakle u srijedu u 9 i 30 Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi, a ostali raspored ste dobili na mail adrese.